A druhá věc, o které jsme mluvili, bylo využívání stávajících odborníků, kde třeba neměl ředitel šanci sehnat v oblasti pedagogiky kvalifikovaného odborníka, ale měl odborníka v oblasti praxe a byl schopen ho využívat, a na trhu práce nebyl nikdo, kdo by měl k tomuto ještě pedagogické vzdělání. V okamžiku, kdy ředitel takového člověka najde, je určitě dobře a ve prospěch kvality vyučování, aby se takový zapojil do procesu a na té škole pracoval.

Zda s tím pan ministr školství také počítá.

A pak jsem chtěl říct poslední poznámku, že velmi podporuji pozměňovací návrh paní poslankyně Berdychové, který zlepšuje přístup ke vzdělání lidí neslyšících apod. Myslím si, že to je správná cesta a že není nutné čekat na novelu školského zákona, že se s tím můžeme poprat teď, a pak případně novela školského zákona ať ten problém vyřeší definitivně. Dále s přednostním právem pan ministr školství Marcel Chládek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím v krátkosti odpovědět na otázky pana poslance Bendla.

A právě ředitel je nemohl uvolnit buď za ně neměl suplování, nebo to bylo jinak komplikované.

Proto jsme mu dali tuto výjimku, že když bude na zkrácený úvazek, tak má možnost učit, aniž by ho někdo do další kvalifikace nutil. Naprosto souhlasím s tím, že učitel by se měl dále vzdělávat. Počítá s tím kariérní řád, o kterém tady již někteří poslanci hovořili. A zároveň ta kvalifikace a další vzdělávání musí být nejenom v té pedagogické části, ale samozřejmě i v té odborné. Musí tam být další prohlubování, protože asi bychom těžko odůvodnili, že učitel neseznámí žáky nebo studenty s novými poznatky, které v tom oboru jsou. Takže s tím samozřejmě počítáme a považujeme to za klíčové dokonce v tom kariérním řádu. Je to podmíněno i v tom dalším postupu. Já děkuji panu ministrovi za rychlou odpověď panu poslanci. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající.

Já myslím, že všichni neustále mluvíme o tom, že vzdělání a prestiž učitele je základ. V podstatě učiteli svěřujeme to nejcennější, co máme, a to jsou naše děti. Faktem ale je, že ta situace není zaviněna jenom učiteli samotnými, ale myslím si, že tak trošku na tom nese vinu stát, potažmo vysoké školy a trošku samotní učitelé, protože nelze v jedné větě říct ano, my školám snížíme finanční prostředky, a na straně druhé posílejte učitele na vzdělávání a umožněte jim vzdělávání. Školy se potýkají, a potažmo ředitelé, s velkými problémy. Nemají za co nakupovat pomůcky, nemají v podstatě na věci, které musí plnit ze zákona. A na straně druhé musí platit za nepřítomné učitele dvě stě procent za tzv. přespočetnou hodinu. Proto z tohoto pohledu samozřejmě je potřeba tuto situaci vyřešit tak, abychom ředitele nedostali do další složité situace, kdy musí vědomě porušovat zákon, aby zajistili výuku. Vedle toho samozřejmě, i kdybychom vzali v potaz to, že máme kvalifikované učitele, jsme schopni zajistit výuku, tak vedle toho máme i malotřídní školy.

Řekněte mně, jak tento ředitel má zajistit plně kvalifikovaného pedagoga v souladu se zákonem 563 tak, aby mu jezdil učit. To by ten učitel, který by si takto skládal úvazky, musel nabrat pět nebo šest škol, aby si naplnil úvazek. To je taktéž nereálné. Takže je tam spousta věcí, které samozřejmě tato novela nějakým způsobem vyřeší. Ještě z pozice ředitelů bych si dovolil říct, že ředitelé potřebují jasná a včasná pravidla. A samozřejmě tady se hraje velmi razantně o čas, protože v tuto dobu většina ředitelů již má sestaveny rozvrhy, alespoň jejich nástřely, budou je dolaďovat v srpnu.

Nepřejte si slyšet to, co zaznělo. Z tohoto pohledu, protože samozřejmě i já jsem dostal spoustu připomínek, námětů, co by se mělo dopracovat, jak by se měli vložit sociální pedagogové, tlumočníci do zákona, ale to bychom pak museli změnit celý systém školství, určit, jaké pozice, proč je potřebujeme.

Takže v podstatě bychom si zase jenom na něco hráli.